Jak jdou ty dva postoje dohromady? Pamatujete si ty oslavné články?

To opravdu není jednoduché rozhodování. Tak buďme rádi.

Já jsem myslel, že nic nepřipravili, a teď to mám potvrzeno od paní ministryně, takže to je jasné. Ale je to jedna z věcí, kterou musíme vážně debatovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Je zde několik oznámení o zrušení již načtených omluv z dnešního jednání.

Jsme v obecné rozpravě. Je prosím zájem o závěrečná slova? Ano, paní zpravodajka má zájem, paní ministryně taky. Paní zpravodajko, prosím. Krásné dopoledne, kolegyně, kolegové.

Děkuji.

Závěrečné slovo paní ministryně? Děkuji. Snad jen krátce. Já bych chtěla skutečně zopakovat to, co mělo zaznít pravděpodobně zřetelněji. Jedná se o přechodné řešení. Děkuji za ten velmi vstřícný přístup. Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde příští rok ideálně s nějakým systémovým řešením, které bude řešit funkčnost a efektivitu lékařské posudkové služby v jejím celku. Děkuji, paní ministryně. Nezazněl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí. Já se omlouvám. Navrhuji otevření obecné rozpravy kvůli paní zpravodajce.

Je znovu otevřena rozprava. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí paní zpravodajka. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Tento návrh jsem zaznamenal a po přikázání výborům o něm budeme hlasovat. Nehlásí, takže rozpravu končím. Formálně se musím zeptat, zda je znovu zájem o závěrečná slova, ale není, takže se tím nemusíme zabývat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Garančním výborem, jak už jsem oznámil, je navrhován výbor pro sociální politiku. Ano, je zde návrh na jiný garanční výbor... Můžeme hlasovat o tom, že výbor pro sociální politiku bude výborem garančním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat a garančním výborem jsme určili výbor pro sociální politiku. Protože organizační výbor nenavrhl přikázání dalšímu výboru, ptám se, zda takový návrh zazní z pléna. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Je zde, prosím, ještě nějaký jiný návrh? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Výborem, který se bude zabývat tímto návrhem, je výbor zdravotní. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dní. Zahajuji hlasování v této věci. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, protože zde byly určité nejasnosti, že garančním výborem je výbor pro sociální politiku. Končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce a paní ministryni. Budeme se věnovat projednání dalšího bodu, kterým je

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve čtvrtek 13. září ve všeobecné rozpravě. Připomínám, že výbor pro evropské záležitosti projednal sdělení Komise, návrh nařízení Rady a inicioval jeho zařazení na schůzi Poslanecké sněmovny. Usnesení, stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého tisku 227E. U stolku zpravodajů zaujal místo zpravodaj výboru pan poslanec Adam Kalous a paní ministryně Schillerová. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.